Už dnes se shodneme na tom, že tyto prostředky budou směřovat na operační potřeby armády.

Urychleme plnění rámcových smluv a pokračujme v nových akvizicích.

Co se týče druhého pozměňovacího návrhu, v případě, že nepřijmete první pozměňovací návrh, připravil jsem i druhý pozměňovací návrh ve výši 520 milionů korun, který odráží již zmíněnou neuskutečněnou valorizaci platů vojáků ve výši 1 400 korun. Tento pozměňovací návrh je zejména signálem pro vojáky, že jsou pro nás majákem jistoty a plně si uvědomujeme skokově rostoucí životní náklady, zejména ceny energií, pohonných hmot a další. Víte, že dlouhodobě kritizuji škrty v obraně.

Navyšme společně rozpočet Ministerstva obrany České republiky a buďme silným a spolehlivým partnerem. Tímto děkuji všem, kteří se rozhodnou podpořit můj pozměňovací návrh. Děkuji vám. Já vám také děkuji, pane poslanče. Potom se připraví paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ten jeden pozměňovací návrh pod číslem 553 není možné podpořit z důvodů, že prostředky alokované v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na platy a související výdaje zaměstnanců odpovídají příslušným platným právním předpisům.

To je ta norma, podle které se toto řídí, a bez odpovídající úpravy těchto právních předpisů nelze ty finanční prostředky nikomu čerpat, takže vy byste je tam načetl, ale pokud ta norma neplatí, tak by tyto finanční prostředky stejně nikdo nemohl dostat, takže to je trošku návrh, který je mimo mísu.

Ta zakázka tady mohla být, mohla být podepsaná, mohla být uzavřená smlouva.

Co se týče toho kroku, který budeme jako výbor pro obranu i jako Ministerstvo obrany činit, tak vás tímto informuji, že do konce měsíce března máme dostat právní posouzení na další možný postup a podle tohoto právního posouzení budeme dál postupovat. Navrhla jsem i výboru pro obranu, že jakmile toto právní posouzení dostanu do ruky, tak s tímto samozřejmě bezprostředně seznámím kolegy.

To, že umím s tím rozpočtem pracovat, jsem snad dokázala tím, že jsem na vládu předložila návrh na navýšení rozpočtu o 1 miliardu na projekty, na smlouvy, které je skutečně možné realizovat. Tady bych chtěla všechny také ubezpečit, že pan náměstek pro akvizice Koudelka má již v tuto chvíli na stole smlouvu. V případě, že bude schválen rozpočet a to navýšení o miliardu, tak se hned posuneme k rychlejšímu čerpání jedné z mnoha rámcových smluv a rozhodně tam ty finanční prostředky nezůstanou ladem. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jenom krátce takový komentář.

To jenom pro to, abychom říkali celou pravdu. Já vám také děkuji.

Prostřednictvím pana místopředsedy, pane poslanče Metnare, pane předsedo výboru pro obranu Metnare, pokud by to bylo možné, tak bych tak činila.